Já jsem myslel, že no tak to jsem si nemyslel zrovna, ale protože je to marné, ale myslel jsem, čekal bych, že tam bude apelovat na to, aby Fialova vláda konečně řešila drahé potraviny, drahé energie, nedostupné bydlení.

Třeba je to například i to, že tady stoupá i těžká násilná kriminalita za Fialovy vlády.

Ale přece nemůžete zapomínat na tu práci, kterou máte dělat pro občany! Takže za vašeho působení a proč tady čtu ty statistiky?

A prokazatelně všechny trestné činy, ty násilné, za vašeho působení rostou. Já se divím proč? Protože ty statistiky jsou děsivé úplně. Všechny násilné trestné činy, trestné činy jako takové za ministra vnitra Víta Rakušana zaznamenávají prudký strmý nárůst. No to přece není dobrý výsledek. A jsou to tvrdá data, oficiální policejní statistiky.

Proč není pokles?

Takže další objektivní číslo. Takže jaká je situace? Za Fialovy vlády máme méně míst na školách pro naše občany, chybí léky, takže naši studenti se nemohou dostat na střední školy i s dobrým prospěchem. Vláda se na to vykašlala. Chybí léky pro naše občany, nejsou peníze na důchody kvůli Fialově vládě.

To je výsledek Fialovy vlády a výsledek práce ministra vnitra Víta Rakušana z hnutí STAN.

Drtivá většina.

Přínosy ekonomické migrace tu vidíme v přímém přenosu a jsou takové, že klesající reálné důchody nebo chybějící léky jsou de facto ještě mírná daň, pokud se nestaneme obětí nějaké násilné kriminality.

Platí tu jasná a nezpochybnitelná přímá úměra. Čím více migrantů, tím více zločinu.

Vaše volba, vaše odpovědnost.

K vládě a moci jste se dostali zcela prokazatelně podvodem, protože voliče jste uvedli v krutý omyl. Nemáte právo na nic z toho, co tady provádíte.

A vůbec se nedivím názorům občanů, kteří říkají, že jste nejhorší vláda, která od okupace německými nacisty této zemi škodila. Problémy migrantů nevyřešíme tím, že si je vezmeme domů. Jen ty problémy přivezeme do Evropy a do České republiky. A Česká republika není nafukovací. Navíc vaše vláda zadlužila během krátké doby naši republiku až po uši, takže stát nemá peníze a na všechno si půjčujete na dluh!